Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. A my bychom tedy bezprostředně přikročili k hlasování o opakování druhého čtení k tomuto tisku. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pro kolegy, kteří přišli z předsálí opakuji: hlasujeme o opakování druhého čtení tohoto tisku, o vrácení do druhého čtení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování 166, přihlášeno 98, pro 96. Já vám děkuji a končím třetí čtení. Otevírám další bod.